K první změně došlo na základě nařízení naší vlády.

Já jsem velmi hrdý na to, že naše vláda třikrát zvýšila základní tarify pro policisty. Samozřejmě nejenom pro policisty, týkalo se to i dalších zaměstnanců veřejného sektoru. Když se bavíme o resortu vnitra, tak se to týkalo konkrétně policistů a týkalo se to konkrétně hasičů. Je tedy zřejmé, že vláda se dlouhodobě opakovaně snaží v rámci ekonomických možností, které nám dává státní rozpočet, pravidelně navyšovat finanční prostředky pro příslušníky bezpečnostních sborů. Jsem přesvědčený o tom, že z hlediska jistoty příslušníků bezpečnostních sborů je vhodnější spíše pravidelné navyšování o relativně nižší částky než skokové navýšení o částku vyšší. Ostatně předpokládám, že k navýšení základních tarifů příslušníků Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů by mohlo dojít i v letošním roce. Vláda si uvědomuje, že navyšování platů je třeba doplňovat o konkrétní opaření, které bude motivovat ke vstupu do služebního poměru. Tyto kroky by měla podpořit letos iniciovaná novelizace zákona o služebním poměru, která by měla být schvalována vládou, v níž je zatraktivněn služební poměr pro nové uchazeče jednak o možný náborový příspěvek, a to v rozmezí od 30 tisíc do 150 tisíc, který může služební funkcionář přiznat příslušníkovi sboru po uplynutí zkušební doby, nejpozději však do jednoho roku od přijetí do služebního poměru. Podmínky pro přiznání náborového příspěvku stanoví ředitel bezpečnostního sboru, čímž bude možné pružně reagovat na akutní problémy v personální oblasti. Druhým motivačním opatřením je akcelerovaný služební postup příslušníků, kteří se po přijetí do služebního poměru osvědčili. Ten bude možné využít i u středoškolsky vzdělaných příslušníků, kteří se nově budou moci hlásit do výběrových řízení na obsazení volného služebního místa, pro které je stanovena služební hodnost až o dva stupně vyšší. Bude tak možné kvalitní příslušníky rychleji ustanovit na volná služební místa odpovídající jejich schopnostem, aniž by bylo třeba čekat i několik let, než uběhne doba nutná pro postup do vyšší služební hodnosti. Za další, novelizace zákona o služebním poměru se v souladu s koaliční smlouvou snaží odstranit i úpravu, podle které museli příslušníci odsloužit 150 hodin přesčasů ročně bez nároku na náhradní volno či odměnu.

Dále existuje celá řada benefitů, které může příslušník bezpečnostního sboru po splnění zákonných podmínek či dalších okolností čerpat, ať už jsou to zvláštní příplatky, odměny, nárok na poskytnutí služebního stejnokroje a výstroje, výsluhové nároky, ozdravné pobyty nebo příplatek za službu v zahraničí. Myslím si, že to, co bude nejdůležitější, bude, aby se nám ještě do konce volebního období podařilo zakotvit ty dvě hlavní legislativní změny. První se týká náborového příspěvku a ta druhá změna se týká toho, abychom odstranili úpravu, která se týká oněch 150 hodin přesčasů. V tuto chvíli, pokud jde o příslušnou novelu zákona, tak podle informací, které mám k dispozici, tento návrh je projednáván v Legislativní radě vlády a máme ambici ještě do konce tohoto měsíce ho pokud možno projednat ve vládě. Pokud se podaří Ministerstvu vnitra ty věci připravit tak, aby to vláda do konce ledna mohla projednat, tak následně bychom tento návrh předložili do Poslanecké sněmovny, a pak už to bude na vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, jestli v těch návrzích, které tady leží v Poslanecké sněmovně, bude vytvořen dostatečný prostor pro to, aby tato norma mohla být v Poslanecké sněmovně schválena. Řešení je navrženo, je v tuto chvíli na cestě, a bude důležité, aby ten návrh nejprve schválila vláda, a poté ho schválila Poslanecká sněmovna. Já jako předseda vlády mohu jednoznačně říci, že tento návrh ministra vnitra podporuji a předpokládám, že vláda tento návrh schválí. Děkuji vám, pane premiére. Pane premiére, v podstatě z toho, co jsem vám položil, ty otázky, které jsem chtěl, byly celkem jednoduché, tak jste mi řekl, že je od toho institut ústních interpelací. Nemyslím si, že zrovna se neptám na to, co jsem se vás ptal v písemné interpelaci. Doba běží. Otázka zněla, kdy vláda zajistí výrazné zvýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů, tak jak to udělala v případě učitelů, lékařů, a dalších. To jsem se zeptal a vy jste mně odpověděl, a teď jste to znovu citoval: Domnívám se, že z hlediska jistoty příslušníků bezpečnostních sborů je vhodnější spíše pravidelné navyšování o relativně nižší částky než skokové navýšení o částku vyšší.

Já nevím, jestli sociální demokraté považují 10 % za pravidelné nižší částky. Pokud ano, budu za to velmi rád, protože se dočkáme určitě toho, že 1. července dostanou příslušníci 10 %, tu jednu relativně nižší částku, a pak v listopadu ještě, řekněme, dalších 5 nebo 8 % jako druhou relativně nižší částku. Anebo zda těch 10 % považujete za skokové navýšení, ale v tom případě je to něco jiného, než jste mně odpovídal v písemné odpovědi na moji interpelaci. A proto jsem se vás tedy zeptal legitimně s uplynutím jednoho a půl měsíce od vaší písemné odpovědi a vašich jiných vyjádření pro média, co mám od toho očekávat, co od toho mají očekávat příslušníci bezpečnostních sborů, a snad i logicky jsem se vás zeptal, zda to máte kryto po dohodě se svým koaličním partnerem a samozřejmě zda s tím souhlasí také Ministerstvo financí, protože si oba umíme spočítat částku, že 10 % bude do státního rozpočtu v hodnotách miliard korun.

První otázka byla, zda se domníváte, že nástupní plat příslušníka bezpečnostních sborů je adekvátní k vykonávané práci a dostatečně motivační, aby o tuto práci projevili zájem noví uchazeči. V jiných vašich vyjádřeních, a citoval jsem vám vaši písemnou odpověď na dotaz jednoho z předsedů odborových organizací působících u policie, kde jste uvedl něco konkrétního, co jsem citoval.